Já nečekám, že asi bude paní ministryně na to reagovat nějakým způsobem, ale myslím si, že ten prostor tady pro vládu byl, že byl jednoznačně stanoven a řečen Ústavním soudem, a vláda v podstatě rok byla nečinná.

My přece nechceme jít cestou Spojených států amerických, které mají jednu z nejhorších úprav pracovněprávních vztahů na světě. To není cesta, která by byla pro Českou republiku.

To prostě není cesta moderního pracovního zákonodárství.

Děkuji. A nyní pan poslanec Klaus, připraví se pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

Samozřejmě jsem netušil, že ty těžké časy budou až tak těžké.

Čili nezodpovědně jste se chovali už loni.

Co dělat? Co je největší hrozba nyní?

Tady se tak chováte, protože se díváte nejdál do příštího října, že už tady třeba za rok nebudete.

Kteří ty daně platí? Je skutečně namístě přehodnotit řadu věcí a stát velice výrazně zeštíhlit. Nesmyslné kraje? Dneska nás tady je sto, a demokracie není ohrožena.

Kdyby pan doktor Kaňkovský byl v nemocnici a jenom dojížděl na hlasování jednou za dva měsíce a vykonával občanské povolání.